Vážený pane předsedající, dámy a pánové, je to lichotivé, že zhruba dva týdny po nástupu do funkce má můj resort devět interpelací. Já jsem rád, že tady budu moci některé věci snad aspoň částečně ozřejmit. Mně samozřejmě nemůže jít o nic jiného než o to, aby se personální situace v Armádě České republiky stabilizovala.

Nemyslím si, že je něco mimořádného na tom, že jsem se v relativně krátké době, tak to prostě situace přinesla, rozhodl k nim přistupovat různým způsobem, to znamená, to, co jde, nechat tak, jak bylo plánováno, to, co vyžaduje nějakou revizi nebo drobnou korekci, přeložit na program nejbližších schůzí v jednom případě jde o březnovou a v případě tohoto zákona o schůzi dubnovou , ve dvou případech potom ty návrhy stáhnout. Na druhé straně prostý dotaz, kolik to bude stát, mi nikdo nebyl, resp. bylo obtížné najít dva nebo tři lidi, kteří by mně řekli stejné číslo. Ale v zásadě to vychází tak, že ten zákon bude stát dvě miliardy.

Ty prostředky tam jsou pro tento rok, já to vím samozřejmě. O ty peníze vojáci nepřijdou. Udělám, a už jsem o tom mluvil s náčelníkem Generálního štábu, maximum pro to, abychom jim ty peníze nějakým jiným, zcela zákonným způsobem poskytli.

Pokud ji prodlužuji o dva měsíce, tak si myslím, že to je podstatně méně než minulé vlády. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já samozřejmě chápu situaci pana ministra Stropnického, kdy byl svým způsobem pár týdnů šikanován prezidentem republiky a nevěděl, jestli bude, nebo nebude ministrem obrany. Já jsem ráda, že máme ministra obrany. Myslím si, že ráda je Armáda České republiky, že má ministra obrany. Na druhou stranu už minimálně dva měsíce pan ministr ví, že tím ministrem s největší pravděpodobností bude, a skutečně tady mě velmi mrzí, že se to střetlo přesně na týden, kdy padala vláda Petra Nečase, protože ty návrhy zákonů byly přesně na programu v tom týdnu. A skutečně si myslím, že nic nového nevymyslíme. Takže děkuji panu ministrovi za jeho ubezpečení, že v dubnu se s těmito návrhy zákonů seznámíme na plénu Poslanecké sněmovny. Děkuji za odpověď na interpelaci. Děkuji paní poslankyni. Jednu větu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Děkuji paní poslankyni za pochopení té situace. Mě to také netěší a bylo to strašně těžké rozhodování, ale věřte mi, že dostat se k těm skutečným číslům jako kandidát několikatýdenní na případný post ministra je nemožné. Až jako ministr máte jistou šanci, relativně slušnou, ale stejně ne stoprocentní, že se k nim dostanete. Děkuji panu ministrovi. Dostáváme se k páté interpelaci, kdy paní poslankyně Dana Váhalová bude interpelovat paní ministryni práce a sociálních věcí ve věci nezaměstnanosti mládeže. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nezaměstnanost mladých lidí je velkým problémem i současné Evropy. Děkuji za odpověď. Děkuji paní poslankyni za jasnou a stručnou otázku. Nyní poprosím paní ministryni o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, jak jsme se tady měli možnost dozvědět předevčírem a včera, v lednu letošního roku máme evidován rekordní počet nezaměstnaných. Co se týče nezaměstnaných absolventů škol všech stupňů, tak tady jsme měli ke konci ledna kolem 39 tisíc evidovaných nezaměstnaných na trhu práce. Takovou slabou útěchou je, že tento počet poklesl o 577 osob oproti měsíci předchozímu, což je samozřejmě dobré, ale poměrně nedostatečné.

Co se týče nástrojů, které máme k dispozici jako Ministerstvo práce, tak prostřednictvím úřadu práce za prvé pro mladé lidi používáme nejrůznější standardní nástroje aktivní politiky zaměstnanosti a poradenství, ale zároveň je realizováno prostřednictvím peněz z Evropského sociálního fondu několik projektů, které jsou přímo cíleny na lidi do 30 let. A doufáme, že v blízké budoucnosti by například díky projektu Praxe pro mladé do 30 let mělo najít práci až 3 200 osob mladších 30 let.

Tímto programem se zavazujeme, že každému mladému člověku do 25 let ve lhůtě čtyř měsíců od okamžiku, kdy se stal nezaměstnaným nebo ukončil svoji vzdělání, poskytneme kvalitní nabídku zaměstnání nebo dalšího vzdělávání nebo učňovského programu nebo stáže.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní ministryni. Paní poslankyně si již nepřeje doplňující otázku. Pan poslanec Ludvík Hovorka má interpelovat pana ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka ve věci kontroly hospodaření Nemocnice na Homolce. Pana kolegu Hovorku tady bohužel nevidím.